Já zkusím nedýchat, abych nepoškodila i tento mikrofon.

Já jsem jenom chtěl říct, že to je všechno nicotný, protože pokud místopředseda opustí předsednické křeslo, tak je schůze přerušena.

Takže nyní tedy uplynula pauza. Takže paní poslankyně Jana Černochová, máte žádost.